Tady to promile, které projednáváme, je jen o tom, zda dostane člověk pokutu, aniž by něco provedl. Není to o tom, že pokud má do této hranice promile, že si může dělat cokoliv. To nemůže. Stejně tak platí, že pokud povolíme teď, ať to bude půl, nebo jedno promile, tak to samozřejmě neznamená, že třeba osoby nezletilé mohou na vodě pít. Samozřejmě že nemůžou. A je to řešení opět v jiném zákoně. A stále to platí. A potom, co se týče pojištění a tak dále, jak tady zaznělo, samozřejmě všechny zákony platí dále a pojišťovny samozřejmě dávají alkohol i do svých smluvních podmínek, takže to platí i nadále. Děkuji. Další faktická, pan poslanec Pávek. Připraví se pan poslanec Klaus.

Není to nic striktního. Ten hlas, po kterém já volám, je hlas toho rozumu. Myslím, že to tady řekl kolega Munzar, vaším prostřednictvím, pane předsedající, že nedělejme zákony, nezavádějme restrikce, které nemohou a nebudou respektovány. Vy lékaři víte, že vyjíždíte a zachraňujete i lidi, kteří měli negativní nález na alkohol, a že takových je naprostá většina. Že to není masový jev.

Je to o té svobodě. A ke svobodě patří i osobní zodpovědnost. I trestněprávní. Já souhlasím skoro s každým z těch předřečníků, proto říkám, že tu debatu beru vážně.

Přečtu omluvy.

Takže zopakuju: Nechte ty lidi bejt!

Děkuji.

Vážené kolegyně, kolegové, tady hodně věcí už zaznělo. Já bych se rád přidal k tomu rozumu.

Veskrze jsme tady mezi vámi a většině se nic nestalo. Samozřejmě že si můžeme říct, kde je ta míra, kde není míra, ale je to těžké stanovovat zákonem a nějakým nařízením. A navíc, přesně to tady zaznělo, starostové posílají kontrolovat na podněty nespokojených občanů. Víte, jak se dneska žije na vesnici?

Takže tímto zákonem si jenom přivodíme zase další nesmysly.

Děkuji. Také děkuji.

Dámy a pánové, já jsem už myslel, že dojdeme k prodejní době. Na to jsem se těšil.

Ale jinak pokud jde o to téma. Nicméně jsem bytostný liberál, nemám na to silný názor, ale vidím tam podstatný rozdíl.

Tam vejdu, vidím, že se tam kouří a škodím si to zdraví sám.

To znamená, že tam ten rozdíl je podstatný.

To znamená, že tady ten příměr absolutně nefunguje.

Děkuji. Když jsem říkal, že je to poslední faktická poznámka, neměl jsem pravdu.